Ne.

Takže s přednostním právem předseda Sněmovny Radek Vondráček. Já se dopředu všem omlouvám. Já vám jenom chci přečíst, až se příště budete bavit o mém návrhu, tak já vám tady přečtu něco, co se stalo...